Děkuji panu předsedovi vlády.

Vážený pane premiére, opět bych ráda reagovala na vaše vyjádření k rozpočtovému výboru, na který bych si prý měla vzpomenout. Ano, já jsem na ten rozpočtový výbor také nezapomněla, kde jsme prosazovali dotační titul na základní školy.

A já tady pořád slyším: já jsem to zařídil, já jsem sehnal peníze . Měl byste si uvědomit, že ty peníze, to jsou daně českých občanů. To nejsou vaše peníze, protože vy se dost často vyhýbáte placení daní. Vzpomeňme si jen na korunové dluhopisy, kde jste ušetřil a ročně ušetříte x desítek milionů korun.

Další faktická poznámka od Jana Volného. Děkuji, pane předsedající.

A bylo to podle mého názoru, nechci paní kolegyni sahat do svědomí, směřováno právě do jejího volebního obvodu.

Ale potom pan ministr opravdu to, co slíbil v té chvíli, kdy jsme hlasovali proti, že určitě to bude priorita jeho ministrování na jeho Ministerstvu financí, tak to splnil a udělal ten projekt a program, a ne o půl miliardě, ale o daleko větších číslech, jak o tom mluvil. Takže prosím vás, zase si tady takhle nehrajme na to, kdo co zařídil.

Ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Věry Kovářové. Pamatuji si na to, že jsem měla připravenou řadu argumentů a měla jsem také připraveno také to, že školy a třídy chybí za několik miliard korun. Pan Kalousek jako ministr financí tento dotační titul měl připraven. Takže nezapomínejte na to, hlasovali jste tehdy proti. Možná jste tehdy nevěděli. Ale my jsme věděli, protože známe starosti našich starostů a našich občanů. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

A pro poslance kvůli odpoledni se omlouvá zejména pan ministr Antonín Staněk z dnešního jednání po celý den z pracovních důvodů. Dobrý den. Děkuji za slovo.